S tím jsem jednal dokonce třikrát. Po jednání s panem ministrem Babišem došlo ještě k dalšímu jednání, kde se to posunulo.

Také děkuji. Jenom pro stenozáznam, pan poslanec Votava vystoupí v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Tudíž zahajuji podrobnou rozpravu a prosím k mikrofonu pana poslance Votavu, připraví se pan poslanec Uhlík. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já bych se chtěl především přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem podal a je v systému pod číslem 2898.

I to by mělo zatraktivnit ten pilíř. Je tam, jak říkal pan kolega Zavadil, návrat k fixnímu věku šedesáti let, což si myslím, že je také velice důležité. Pan kolega se zmínil i o možnosti, aby mohli do systému vstupovat nezletilí a jejich zákonní zástupci nemuseli žádat při založení smlouvy nebo změně smlouvy soud, aby k tomu přivolil. Je tam i možnost zvýšit dnes regulovanou výši provize pro zprostředkovatele tohoto penzijního připojištění. Tady bych se možná mírně zastavil, protože toto je jediný produkt, který je nějakým způsobem regulován ve smyslu regulace provize.

Nechci říkat nehorázně vysoká, ale opravdu vysoká. Je třeba ji také nějakým způsobem regulovat.

Vidíte, že provize v podstatě není až tak horentní, ale měla by napomoci k tomu, aby zprostředkovatelé prostě tento produkt nabízeli a aby měli větší snahu nabízet, protože z toho také budou mít větší, o něco větší provizi. Jak říkám, pan kolega Zavadil, který je tím tahounem, který vlastně inicioval jednání ohledně pozměňovacích návrhů, tak to tady již dávno zmínil. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Přihlašuji se k sněmovnímu dokumentu 2941.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Myslím, že si musíme říci fakta. V minulém režimu byl průběžný systém a vždy příjmy, které se platily na důchod, byly součástí státního rozpočtu. Do té doby to bylo v dani ze mzdy. To je jediný způsob navíc. Zákon říká jednoznačně, co se může.